Proto by ten zásah měl být řekněme prodiskutovaný odborně, pracovat s odbornými daty ve spolupráci s ČVUT, a určitě půjdeme cestou vyhlášky, ale pokud by vyhláška nebyla postačující, stále bych ji chápal jako jakýsi hot fix, jako záplatu na řešení, a doporučoval bych, a toto se shodují i odborníci, sáhnout i do samotného zákona o službách, pokud to bude nutné.

Pokud bychom ji limitovali pouze na problematiku rozúčtování tepla, tak si myslím, že by ten proces nemusel být výrazně delší, i když z logiky věci se tam pracuje s termíny projednávání na vládě, ve sněmovně, na výborech, a nevím, jestli třeba v polovině nebo v létě by bylo správné to nějak tlačit rychleji. Takže začátek v následujících měsících, začátek jara vstupy, o tom bychom mohli již aktivně informovat spotřebitele, bytová družstva i občany.

Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.

Tak bych jenom chtěl poprosit, jestli by mohl nějakým způsobem pravidelně nebo nějak informovat o tom, jak se to vyvíjí, případně třeba udělat nějaký kulatý stůl i tady třeba v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že by to spotřebitelé ocenili, protože jak říkám, já to neberu jako interpelaci, ale spíš jako osvětu, protože ti lidé se na to opravdu ptají, aby věděli, odkdy se to bude měnit, jakým způsobem se to bude měnit, protože pro ně my to musíme zjednodušit.

Děkuji. Pan ministr chce reagovat na váš příspěvek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Já už jenom v krátkosti, protože tady zazněla výzva. Myslím si, že to je správné. Já si myslím, že jakmile budou první výsledky na vstupu ohledně té odborné diskuse a odborné diskuse ohledně energetické náročnosti budov, tak bychom měli udělat kulatý stůl.

Pro ně to je velmi relevantní. Já jsem hovořil o tom zákoně není to nezbytné, ale důležitá věc je, ta zásadní, odlišit nastavení základní a spotřební složky podle energetických náročností.

A já bych chtěl, aby do budoucna, až budeme ještě více digitální v této oblasti, a budeme, tak aby skutečně se člověk mohl podívat, že ne, tady mám tři dílky, a na centrálním si to musím dopočítat, ale dokázala, tyhle aplikace jsou, jsou komerčně vyvinuté. Nechť trh vyvíjí takovéto aplikace, kdy se skutečně můžete podívat: toto jsem protopil u sebe, takhle mi to vychází v celkovém podílu na dům, a řešit svoji spotřebu již převedenou na finance podle nějakých aktuálních tarifů, které čerpáte, což by měl být krok 3 po tom, co toto dokončíme. Děkuji. Do rozpravy se již nikdo nehlásí.

Není tomu tak, čili končím projednávání této interpelace. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš odpověděl na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci stavebního zákona.

Ano, pan poslanec má zájem vystoupit v rozpravě. Prosím, máte slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji, paní předsedající.

Já je tady vznesu a povím a budu rád, když pan ministr na ně bude reagovat, a uvidíme, jaká bude jeho reakce, jaké bude vysvětlení. Původní interpelace mířila ve svých dotazech v zásadě ke dvěma nebo k třem věcem, ke třem otázkám. Za prvé, kdy lze očekávat hotovou věcnou novelu zákona, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj sdělí investorům, těm velkým státním investorům, jako je Správa železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Jde mi tedy o sektor dopravy, jak vlastně nový stavební zákon a požadavky na ně v případě těchto velkých vyhrazených staveb budou vypadat.